Je odůvodněn přímo v daném dokumentu.

Děkuji za pozornost. Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Miloslava Vostrá. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Odůvodnění máte v písemné podobě součástí tohoto návrhu. A pak mi dovolte načíst ještě jeden návrh, co je legislativní technická oprava, kterou je potřeba načíst a upravit znění dvou bodů v pozměňovacím návrhu A7 k části dvacáté první, a to takto: Body 5 a 6 mají správně znít: